Považuji to za velmi varující věc.

A je to buď otazník, nebo i možná přímo vykřičník, který by nás měl varovat a velice pečlivě vést k tomu, jak posuzovat tento návrh novely zákona. Musíme také, pane ministře, konstatovat, že v posledních týdnech k tomuto legislativnímu návrhu dorazila stanoviska, která nelze přejít tím, že se jedná o nějaký názor, který nemá kvalifikovanou oporu, nebo že se jedná jenom o nějaké dojmy.

Nelze prostě přejít názory těchto odborníků jenom nějakým mlčením, nebo možná někde nějakým interním komentářem.

Na straně druhé, milé kolegyně, milí kolegové, se ale také musíme podívat na současnou realitu českého školství, na situaci v některých regionech, v některých druzích škol a v některých oblastech vzdělávání. Já jsem si už tuto finální podobu, podobu předtím než... nebo po té delší době, co zde byla předložena, si dovolil přeposlat několika desítkám ředitelů škol, s nimiž konzultuji své otázky v oblasti školství a vzdělávání.

Je ale prostě faktem, že v některých regionech, jako je Ústecký nebo Karlovarský kraj, na některých typech škol anebo v některých aprobacích je opravdu velmi obtížné v současné době získat člověka, který by byl schopen na škole působit, vyučovat.

Jsem tedy přesvědčen, milé kolegyně, milí kolegové, pane ministře, o tom, že by mělo při obhajobě této novely, při obhajobě tohoto zákona jasně zaznívat to, že se jedná o úpravu dočasnou, a ne dočasnou ve smyslu účinnosti toho zákona, ale ve smyslu toho, že by ministr školství, Ministerstvo školství, vláda měli mít ambici hovořit o tom, že to, co se teď navrhuje, představuje nějaký můstek k překonání obtížné situace, ve které se nacházejí některé regiony, některé školy, protože je nedostatek učitelů v některých aprobacích, a klást si tu ambici, aby se v souladu se Strategií 2030+ tento stav z českého školství postupně odbourával.

Ale moje výhrady, které jsem zde sdělil, nejsou jen pro tento okamžik, pro tento text, který je tady, ale které, pane ministře, mluví k vám, k vládě v tom, aby měla ambici pracovat na tom, aby dlouhodobě takový stav v českém školství nebyl. Faktickou poznámku tady mám jednu.

Daleko více než státní úředníci, daleko více než různí akademici.

A samozřejmě i náš pozměňovací návrh. Stále je připraven pan poslanec Antonín Staněk. Prosím, pane poslanče, dvě minuty. Děkuji vám.